Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Benda.

Poznámka první. Myslím, že je mimořádně nešťastné, pokud ministerstvo předkládá na jednu schůzi Poslanecké sněmovny dvě novely trestního řádu.

A tady trestní řád nám jedno ministerstvo přináší po měsíci a půl novely. To si tam trošku, pane ministře, udělejte pořádek.

Máme je připravené? Začnou fungovat? Máme je vysoutěžené? Pod kým začnou fungovat? Tady se přináší vznešená novela, která říká něco, co bylo už před časem řečeno, že je možné elektronickými náramky nahradit trest vězení. Zatím to, jak víme všichni, nefunguje. Já se bohužel obávám, že to také fungovat nebude, protože dnešní orgány činné v trestním řízení mají vazbu jako způsob, jak někoho nechat změknout, a ne jako ochranné opatření podle trestního řádu.

Věřte mi, že já jako člověk, který si myslí, že dokud není osoba odsouzena, tak se na ni má hledět jako na nevinnou, tak kdyby to byly jednotky případů, které nebudou sedět ve vazbě a budou doma s elektronickými náramky, tak to vždycky podpořím. Jenom bych chtěl vědět, nakolik je to opravdu připravené, nebo je to jenom další legislativní činnost, která říká: něco umožňujeme, ale nemáme to fakticky ještě vůbec hotové. Ono tady dochází i k takovým jakoby zvláštním posunům, že původně bylo řečeno, že to dělá Probační a mediační služba, náhle zákon říká, že to dělá ministerstvo nebo jím zřízená složka ve spolupráci s Probační službou. Bude kontrolu vězňů provádět opravdu ministerstvo nějakým svým orgánem nebo svou zřízenou složkou a kdy je reálně možné a pravděpodobné, že začnou náramky opravdu fungovat ať už pro vězněné, nebo i případně pro vazby, což bych pokládal samozřejmě také za užitečné. I když, jak říkám, moc nevěřím tomu, že to bude masově využíváno. Já děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokud jde nejprve o to, že tady skutečně dáváme dvě novely trestního řádu na jedné schůzi, nemyslete si, že z toho mám radost.

Čímž se dostávám k odpovědi na vaši druhou otázku. My ty elektronické náramky skutečně velice intenzivně připravujeme. Podle aktuálního harmonogramu prací bychom měli spouštět alespoň nějaký pilotní nebo testovací provoz v lednu 2016.

Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec Benda se hlásí o slovo. Vypadá, že chce pana ministra peskovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. To dělám možná doma dětem, ale určitě ne v této Sněmovně. Ale jenom k tomu, co říkal pan ministr. Zákon dnes už předpokládá možnost elektronické kontroly. Už dávno měla existovat.

Já jsem ty otázky pokládal, protože tady do jisté míry měníte koncepci, která byla. Může to dělat prostřednictvím kontrol nebo prostřednictvím náramků. Proto jsem se ptal na ty náramky. Jestli už máte představu výběrového řízení, které tedy nedělá Probační a mediační služba, neobjednává ho Probační a mediační služba, objednává ho ministerstvo samo, které posléze ale abychom si toho byli vědomi nese zodpovědnost za každého vězně, který vám uteče. Bude to ministerstvo, které bude osobně odpovědné za případné útěky vězňů, kteří budou pod systémem elektronické kontroly.

Já nevím, jestli je to nejchytřejší. Děkuji panu poslanci Bendovi. Pan ministr s přednostním právem. Skutečně jsem na to pozapomněl. Pochopitelně pořízení elektronického systému představuje nějaké fixní náklady, které nejsou úplně malé a které jsou mnohem větší než potom ty náklady variabilní, tj. než potom náklady na jeden náramek.